Děkuji. Hlásí se? Ano, hlásí se do rozpravy pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo. Já už teď jenom velmi krátce. Vy jste řekla, paní ministryně, že vám záleží na malých lékárnách. Bohužel ale to hlasování, které bylo u tisku 868, váš poslanecký klub hlasoval pro ten senátní návrh, který vypustil tu pomoc malým lékárnám. A já se ptám, proč takto složitě, proč to zase odkládáme, proč se tady budeme scházet zřejmě na další mimořádné schůzi?

To jsou dobře vynaložené finanční prostředky? Dneska jsme tady mohli mít schváleno.

Ale bohužel to vypadá, pokud vládní koalice nezmění stanovisko k tomuto tisku, že bohužel dneska odejdeme s tím, že se lékárnám nepomohlo, a zřejmě se tady budeme scházet v nějakém dalším termínu a budeme tady schvalovat další zákon ve stavu legislativní nouze. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Myslím si, že tohle je ta cesta, kterou je potřeba jít.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí hlásí se paní ministryně ještě před ukončením rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

A já jsem upozorňovala na to, že 150 zaměstnanců není přijatelné. Navíc je to legislativní paskvil a dojde k tomu, že nebude dosaženo ani jednoho. Myslím si, že každý, kdo bude chtít, tak si to bude moci najít ve stenozáznamu.

Pan poslanec Bláha bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Tak, vážené kolegyně, kolegové, já musím reagovat, protože prostě tady se míchá věc úřednická s věcí lidí, kteří pracují rukama dnes a denně.

Absolutně nedostanete ani korunu. Vezmeme příklad pekařství, které vlastním já například, a zase je to úplně to samé.

A lidi máte v práci i v době, kdy v tom obchodním domě vůbec nikdo není, ale zavřít nemůžete.

Znám stovky firem, které nedostaly ani korunu, přesto klesly na padesát procent své produkce. A nejsou schopny nechat zaměstnance doma. Nejsou. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Má pan senátor Goláň. Pane senátore, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My se tady bavíme o pomoci podnikatelům. A tyhle svazy, a nebylo jich málo, ty podnikatele zastupují. A jak ty řetězce restaurační, ale hlavně hotelové, ty služby, které nejvíc utrpěly, to znamená cestovní agentury, cestovní kanceláře, úklidové služby v hotelích a podobně, to jsou firmy, které mají víc jak 50 zaměstnanců a snaží se udržet ty zaměstnance za každou cenu.

To znamená, že ta pomoc je vlastně z jejich vlastních peněz. V tomhle ten zákon byl koncipován správně. Můžeme se tady hádat o tom, jestli tam bude průměrný přepočtený počet, nebude.

A těch 150 zaměstnanců není tolik a nesplňuje to ani kritérium malého a středního podniku, 250 zaměstnanců, jak máme v rámci různých dotačních programů. Než plošně vyplácet peníze ze státního rozpočtu, tak jim částečně odpustit platby do toho státního rozpočtu.

Aby mohly nastartovat a aby mohly udržet zaměstnance. To nejhorší další by bylo, aby pracovali načerno, protože zaměstnavatel by neměl na odvody.

A jak jsem ukazoval, je to pomoc podnikatelům a podnikatelé, jejich svazy se postavily za senátní verzi. Takže pokud je to pomoc podnikatelům, tak ty podnikatelské svazy prosím vás poslechněte.